Prosím, máte slovo.

Jak již bylo několikrát řečeno, usilujeme o vytvoření právního zakotvení a právního postavení působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho postavení bude upraveno přehledně a systematicky, včetně institutů, které v současné době upraveny nejsou.

Děkuji za pozornost. Já děkuji a otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla předkladatelům poděkovat za to, že předložili návrh, který řeší Hasičský záchranný sbor a dává tomu tedy ten právní rámec. Jenom bych chtěla vyjádřit naději, že se v budoucnu dočkáme i podobné normy, jako teď budeme mít ve výboru pro obranu a která se týká dobrovolníků aktivních záloh v případě armády.

Děkuji za ten návrh a jenom prosím, abychom nezapomněli na to, že bychom i dobrovolným hasičům měli vytvořit nějaký zákon podobný tomu zákonu, který se týká aktivních záloh. Klub občanských demokratů tento návrh zákona podpoří. Ano, děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Poprosím kolegy, kteří zde diskutují v chodbičkách, aby tak učinili v předsálí, protože hladina hluku je vysoká. Děkuji. Prosím, máte slovo. Moc děkuji, paní místopředsedkyně.

třetí hlasování budou pozměňující návrhy C1 a C2 předložené předsedou výboru Romanem Váňou ve druhém čtení návrhu zákona;